A otevírám obecnou rozpravu, do které se nikdo nehlásí, neeviduji.

Ano. Děkuju pěkně. Ještě někdo se hlásí do obecné rozpravy? Není tomu tak, obecnou rozpravu tedy končím. Ptám se, zda je zájem o případná závěrečná slova? Není tomu tak. Neevidoval jsem návrhy na vrácení ani zamítnutí předloženého návrhu. Budeme se tedy nyní zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Ptám se, jestli navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak. Přistoupíme tedy k hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přijat, a jako garanční výbor jsme odhlasovali výbor rozpočtový. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh žádnému jinému výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru k projednání? Není tomu tak. Přistoupíme tedy k hlasování o návrzích, které zazněly v obecné rozpravě. Pan poslanec Nacher navrhl zkrátit lhůtu na projednání návrhu ve výborech o 30 dnů na 30 dnů. Já o tomto návrhu dám nyní hlasovat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh? Ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Návrh byl přijat a my jsme zkrátili lhůtu projednání tohoto návrhu ve výborech o 30 dnů na 30 dnů.